Navržené kvantitativní podmínky co do vzniku práva na účast zástupce zaměstnanců v dozorčí radě či správní radě akciové společnosti se jeví jako příliš přísné vztažmo k zahraničním právním úpravám.

Tím spíš by měla být tato změna součástí až případné ucelené novely zákona o obchodních korporacích, mj. i proto, že v jejím důsledku bude velká část akciových společností opět nucena měnit své zakladatelské dokumenty, což s sebou mj. nese i zvýšené náklady na právní a notářské služby. Z těchto důvodů navrhuji vrátit zákon zpět zpracovatelům. Nyní s přednostním právem pan poslanec Faltýnek jako předseda klubu hnutí ANO, poté pan poslanec Pilný, pan poslanec Karamazov a z místa se hlásí... Děkuji, pane předsedající, za slovo. Abych se přiznal, já jsem pozorně poslouchal jak vystoupení pana předkladatele, nebo zástupce předkladatelů Jardy Zavadila, tak pana zpravodaje.

Tak to jsem pochopil správně. Ale ze zprávy pana zpravodaje jsem moc nepochopil, co vlastně navrhuje, až na ten závěr, který se mi velmi líbil, tzn. ten přesně vystihl názor našeho klubu vrátit k dopracování předkladateli tento návrh. Těch důvodů, které tam zazněly, nebylo moc, nicméně já bych řekl ten hlavní, z našeho pohledu principiální. Je sice pravda, že dneska ve státních firmách je ze zákona zakotvena povinnost, aby jedna třetina v dozorčích radách byla zaměstnanců, ale nám připadá trošku podivné, abychom zákonem nařizovali soukromým společnostem, aby povinně ze zákona obsadily jednu třetinu dozorčí rady zaměstnanci. Pan zpravodaj tedy citoval ze stanoviska vlády. Je pravda, že vláda zaujala k tomuto návrhu neutrální stanovisko, nicméně já bych tady použil dvě konkrétní citace ze stanoviska vlády. Přečtu: